Již v prvém čtení jsem zmínil fakt, že v České republice žije kolem 1 100 tis. obyvatel se zdravotním postižením a z takto postižených asi 900 tis. osob spadá do gesce tohoto zákona. Zejména z hlediska dostupnosti kompenzačních pomůcek je pro tyto osoby tento zákon velmi důležitý.

Snaha o jeho kultivaci a náprava některých negativních zásahů z minulosti je tedy jednoznačně společensky velmi potřebná. Ambicí novely zákona je zlepšení přístupu zdravotně postižených k potřebným kompenzačním pomůckám, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního postižení a které jsou pro zdravotně hendikepovaného velmi důležité pro jeho běžný život a zvláště pak pro začlenění se zpět do pracovního a společenského života.

Jistě není třeba zdůrazňovat, že podpora začlenění zdravotně postižených a zkvalitnění jejich života je standardní náplní volebních programů většiny parlamentních i neparlamentních stran. Je tedy na nás, zda v době, kdy se ekonomice v České republice daří, dokážeme s rozumnými nároky na státní rozpočet přístup zdravotně postižených ke kompenzačním pomůckám zlepšit. Je na nás, zda prokážeme, že nám záleží na tom, aby se život zdravotně postižených zkvalitnil a aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Předložená novela zákona k tomuto cíli otevírá cestu, byť je kompromisem a zdaleka neřeší všechny okruhy, které by si to zasloužily. Konkrétní navržené změny jsem podrobně představil v prvém čtení, není třeba se k tomu v tuto chvíli vracet. Pro jednání do garančního výboru jsem předložil pozměňovací návrh, který byl výsledkem mnohatýdenních a poměrně složitých diskusí a konzultací s Ministerstvem práce a sociálních věcí s cílem najít řešení, které bude akceptovatelné z hlediska rozpočtových dopadů, ale také z hlediska praktické proveditelnosti. Tento pozměňovací návrh je třeba chápat jako kompromisní řešení u většiny okruhů navrhovaných změn, ať už se to týká např. příspěvku na mobilitu, příspěvku na pořízení motorového vozidla či limitu, který odlišuje režimy stanovení výše příspěvků na zvláštní pomůcky. Garanční výbor tento pozměňovací návrh přijal, přičemž v jednom parametru vybíral z variantního řešení. Konkrétně se jedná o zvýšení příspěvku na mobilitu, kde byla výborem podpořena střední varianta nárůstu tohoto příspěvku, tedy zvýšení z dnešních 400 korun měsíčně na 550 korun měsíčně. Dnes v podrobné rozpravě načtu ještě jeden pozměňovací návrh, který reaguje na výborem pro sociální politiku doporučené znění zákona ve smyslu výborem přijatých pozměňovacích návrhů. Tento konkrétní pozměňovací návrh, který bude načten, má legislativně technický charakter. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu a usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 935/2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Hnyková, informovala nás o projednání návrhů ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem velmi ráda osobně taky i za to, že už se konečně tento sněmovní tisk dostal na pořad jednání, protože si myslím, že výrazně ovlivní život osob se zdravotním postižením, a myslím si, že je velmi důležité, abychom to projednali.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

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní zpravodajko, a otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvilku nikdo nepřihlásil písemně. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa do rozpravy k tomuto návrhu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele, příp. paní zpravodajky, zda mají zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Nemají zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být řádně odůvodněny. Jako první se hlásí pan navrhovatel, kterému tímto dávám slovo.

Ptám se, zda ještě někdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo. Já si přece jenom neodpustím poznámku, že už jsme tento sněmovní tisk mohli projednat na minulém jednání.

Jinak děkuji za to, že jsme to dneska projednali, i za osoby se zdravotním postižením. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Žádný hlasovatelný návrh dále v tomto bodu nepadl, a já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.